A děkuji kolegům z hospodářského výboru, kteří mají trošičku řekněme takový ten střízlivý pohled na to, co se dá a nedá dosáhnout.

A pokud to uděláte v rámci stovek procent, tak se občas dostáváme i do situace, zda je ten podnik lepší zavřít, nebo popřípadě být závislý na určitých dotacích.

A myslím, že jsme byli svědky, co se prostě stalo, a teď se znova vracím k tomu, že růst energií byl v polovině minulého roku. Reagovali jsme na to. Diskutovali jsme, ještě než přišly problémy. Ptali jsme se na to, co se stane, jakým způsobem to bude fungovat. A já jsem energetickou chudobu někdy před třemi čtyřmi lety na hospodářském výboru otvíral a nebylo to úplně akceptováno jako téma, které by bylo uchopitelné. Jenom podotýkám, že jsem měl několik schůzek s evropským ombudsmanem pro energetiku.

A já vím, že pan ministr Síkela pracuje na nějakém speciálním tarifu.

Speciální tarif ministr Síkela zmínil počátkem února.

Správný hospodář takhle funguje.

To znamená, že stát by se musel rozhodnout dotovat rozdíl ceny.

On může říkat, nějakým způsobem to mám vyvážené, 50 % mám nějakým způsobem zabezpečeno na další roky, a ostatní budu nakupovat na spotových trzích.

Systém spravovali sami dodavatelé, kteří na to měli vyčleněné speciální sociální zaměstnance.

Dodavatelé dostávali data od sociálního úřadu, nicméně museli upravit IT systémy včetně zabezpečení osobních údajů.

Tento je zasílán měsíčně a lze jej použít na úhradu účtu za energie, ale také na zlepšení energetické náročnosti domácnosti. I tento systém má nějaký problém, protože 20 % těchto poukázek se stalo předmětem spekulací. Tak oni skutečně našli v tom systému nějakou díru a prodávali to takovýmto způsobem.

Teď se dostaneme k tomu Spojenému království.